Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem chtěl také reagovat především na vystoupení pana poslance Michálka, ovšem hodnotím ho zcela jinak než pan ministr Zaorálek. Pan poslanec Michálek tady řekl, že pokud Senát chtěl, tak mohl doplnit nějakou vlastní úpravu jednacího řádu Senátu. Senát to učinit nemohl podle konzultací, které jsme si udělali s legislativci, protože bychom tím měnili ústavní režim projednávání tohoto návrhu zákona. Protože tím, že Sněmovna vyřadila zákony podle článku 40, tak je to zákon v běžném režimu a takto byl poslán do Senátu.

Takže tuto úpravu jsme tam zahrnout nemohli. A co se týče toho, že Senát musí postupovat podle Sbírky zákonů, nepochybně Sněmovna i Senát musí postupovat podle platného právního řádu, ale pokud by to mělo být interpretováno tak, že Sněmovna si myslí, že vyřadí novelu jednacího řádu Senátu, doplní některá ustanovení do sbírkového zákona, tak pokud by to měla být nepřímá novela jednacího řádu Senátu, tak je to samozřejmě porušení článku 40 Ústavy, protože tím se obchází pravidlo, že Senát musí souhlasit s pravidly vlastního jednání. Čili tímto způsobem nebylo možné, aby Sněmovna obešla Senát tím, že vyřadí jednací řád Senátu a ta pravidla upraví jinde, protože některá, i ta doplněná ustanovení sbírkového zákona doopravdy zasahují do procedur Senátu. Takovýto postup možný není. A znovu bych zdůraznil, že pokud ten jednací řád upraven není, není jistota, že i během těch dvou let se sněmovny shodnou na podobě jednacího řádu Senátu. To znamená, že v tuto chvíli ta úprava je děravá a elektronická legislativa nemůže na všech stupních fungovat, protože my v Senátu v tuto chvíli nemáme pravidla, abychom postupovali v elektronické legislativě v celé fázi. Ano, jestli budeme někde konvertovat z elektronické do listinné podoby, pak budeme konvertovat zpátky z listinné do elektronické, když budeme posílat něco do Sněmovny, a to je doopravdy naprosto nesmyslné. Je to neúplná úprava, a jak jsem říkal, tím, že jsme to vrátili a nechali jsme prostor Ministerstvu vnitra, protože tam zůstal odklad účinnosti o dva roky, tak je dost času k tomu, aby byl předložen komplexní změnový zákon, který pokryje všechny fáze elektronického legislativního procesu, a zároveň je prostor, který potřebovalo Ministerstvo vnitra k tomu, aby ten informační systém byl vytvořen.

Děkuji panu senátorovi. To bylo závěrečné slovo a blížíme se k hlasování. Ještě vás seznámím s omluvou.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Ještě než přečtu návrh usnesení, tak vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.